Děkuji. Pan poslanec Plzák s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

Já to nečtu, číst to nebudu. A jestliže tady máme řešit nějaký bod, tak já čekám, že k němu budu mít nějaké podklady, a ne že někde v novinách něco vyšlo. Kam jsme to dopracovali? A druhá věc, byl tady zmiňován veřejný zájem. Tady často operoval s tímto pojmem kdekdo, ale ten nikde není definován v legislativě! Vy říkáte, že to vykládá ombudsmanka. A kdo dává právo ombudsmance vykládat, co je pod pojmem veřejný zájem? Až to bude v legislativě, až se na to budeme moci správně odkazovat, pak se o tom můžeme bavit. Tak prosím, vaše dvě minuty. Děkuji. Já ještě jedno vystoupení, omlouvám se, že do toho vstupuji ještě jednou. Ano, já vím, co to je korekce.

A předseda Evropského účetního dvoru mi na rovinu řekl, jestli si myslím, že Evropská komise uvěří české vládě to byla vláda Petra Nečase, Miroslava Kalouska a dalších anebo jestli uvěří právě Evropskému účetnímu dvoru?

Ale nejednali jsme o tom způsobem, který tady dnes vidíme. Jednali jsme o tom tím způsobem, že jsme svolali předsedy příslušných výborů Poslanecké sněmovny a bavili jsme se o tom, co uděláme. Změnili jsme kontrolní řád, zákon o kontrole jsme změnili, změnili jsme zákon o finanční kontrole ve veřejné správě. A neudělali jsme, a dodnes to není hotové, zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu, protože nám neprošel Senátem. Protože tu veřejnou kontrolu veřejných prostředků v obcích a v krajích a ve fondech nechtěla tehdejší vláda. To je výsledek! A dneska si na to stěžujeme?

Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Dominik Feri a připraví se s další faktickou pan poslanec Pavel Bělobrádek. Tak prosím, vaše dvě minuty.

Já vám tady řeknu konkrétní zdroj.

To si děláte legraci! Nyní vystoupí na faktickou poznámku pan poslanec Pavel Bělobrádek a připraví se pan poslanec Marek Benda. Tak pane poslanče, prosím vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Já bych vaším prostřednictvím, pane předsedající, také se chtěl vyjádřit k panu kolegovi Plzákovi. Tak vy tady říkáte, jaké jsou zdroje, no a není to váš předseda a premiér, který tady na tom místě řval: Tady sedí zloději! Vykládá, že tradiční strany ukradly miliardy tak kde to je? Když se vám to hodí, tak obviňujete druhé, ale když se to týká vás, tak si změníte etický kodex.

Já ctím presumpci neviny. A stejně tak on tady používal data, která vy odmítáte používat. Nyní požádám o vystoupení na faktickou poznámku pana poslance Marka Bendu.

Proč nám to prostě vláda nesdělí?

My se budeme bavit o tom, jakým způsobem budeme minimalizovat škody. A ne že tady vláda sedí jako parta oukropečků, kteří se stydí za to, že nadělali škody ve prospěch Agrofertu, a teď to ani nepřiznají. A druhá poznámka k panu kolegovi Plzákovi. Veřejný zájem se nikdy a nikde nedefinuje. Právě proto je to tento typ obecného pojmu. Protože musí být v jednotlivých případech vykládán. Nelze napsat toto a toto je veřejný zájem.

Nyní vystoupí zatím poslední přihláška na faktickou pan poslanec Pavel Plzák. Prosím vás, ctěný kolego prostřednictvím předsedajícího, já jsem přeci řekl dvě věci: Že nečtu Deník N a že není nikde v legislativě definován pojem veřejný zájem.

Ale já nemohu reagovat na to, co jste řekl. Standardní přihlášky. Tak prosím, máte slovo. Dobré, ano hurá, konečně, hezké dopoledne, vážené kolegyně, kolegové, pane místopředsedo. Já jenom doufám, že v této debatě dojde i na paní ministryni pro místní rozvoj, jak jsme si včera řekli, že ona by měla mít to hlavní vystoupení.

A já bych taky něco přečetl.

Cituji: Musíme postupovat standardně a dodržovat pravidla hry, pokud to samé chceme po členských státech. Finální zpráva byla odeslána do České republiky a ta se k ní nyní může vyjádřit. Závěr celého procesu můžeme očekávat ve druhé polovině roku 2020. Až pak bude možné závěry zveřejnit pro veřejnost.